Já bych chtěla ocenit to vystoupení pana ministra Blažka, protože to je asi poprvé, co tato vláda tady funguje, kdy jsem slyšela konstruktivní, věcné vystoupení.

Vím, že jste mluvil prostě na obě strany.

My jsme vždycky připraveni spolupracovat. A nedělali jsme všechno dobře.

A to říkám s vědomím toho, že ne všechno bylo stoprocentní. Ale nejhorší, co se může stát, a to ti lidé považují a porovnávají, když vláda strčí hlavu do písku a nedělá vůbec nic.

Děkuji vám.

Abych si, lidově řečeno, trochu srovnal noty, paní předsedkyně, tak jste přišla tedy s novým bodem, aby byl zařazen na pořad schůze, a ten bod se jmenuje Reakce na vystoupení pana ministra Blažka. Děkuji. Bod jsem si poznamenal. Budeme tedy pokračovat podle řádně přihlášených k pořadu schůze. Jako další je přihlášený pan poslanec Lang a připraví se paní poslankyně Pastuchová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuju. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, chtěl bych vystoupit se zařazením nového bodu schůze.

Na některé otázky jsme odpovědi dostali, na některé otázky jsme odpovědi nedostali. Abychom se tedy vrátili trošičku do historie.

S ním odchází i jeho ekonomický náměstek.

Ekonomický náměstek odchází.

A pořád na tom nebyla nějaká shoda.

Měl by mít přibližně 150 tabulkových míst.

Bude mít svoje operativně pátrací prostředky.

A můžu se ptát zde jako politik opozičního hnutí ANO nebyl v tom náhodou nějaký úmysl?